Prosím o stanovisko, pane ministře. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.

Pardon. Pardon. Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Pana zpravodaje? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím dál.

Přestávka bude.

Prosím o stanovisko pana ministra. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj? Rozumím, že je to klíčové hlasování. Ale prosím o klid ve sněmovně.

Tento návrh nebyl přijat. Ale očekávám kontrolu hlasování, takže prosím o strpení.

Usaďte se na místa. Děkuji za slovo. Já jsem zcela evidentně hlasoval pro tento pozměňovací návrh a na sjetině mám, že jsem se zdržel. Dovoluji si zpochybnit hlasování. To je námitka, o které rozhodneme hlasováním.

Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Kolegyně, kolegové, prosím o klid! Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci. Budeme opakovat hlasování o bodu K1. Stanoviska zazněla, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda je zájem o kontrolu hlasování. Není tomu tak. Budeme pokračovat. Kolegyně, kolegové, ještě jednou prosím o klid. Pane zpravodaji, prosím, pokračujte.

Zahajuji hlasování.

Tento návrh nebyl přijat.